Je to velmi závažný argument, protože já se domnívám, že tento argument nebo toto kritérium nebo tento faktor není v té vaší plánované důchodové reformě tzv. vůbec brán v potaz. A to by mě taky zajímalo, co si o tom myslíte, nebo jestli vaši experti o tom uvažují a mají prostě tady tento problém promyšlený, jak to bude, jak se to bude řešit tady toto. Skutečná reforma důchodů, která zabrání tomu, aby byl důchodový systém okolo roku 2050 v deficitu 5 % HDP, v dnešních cenách je to 300 miliard korun, jak ukazují současné projekce a výpočty, dlouhodobě na desítky let akceptovatelná stranami napříč spektrem a obyvateli této země představuje vyřešení složitých navazujících problémů, které mám pocit, že vaše vláda nejen nechápe, protože se tady o tomto nezmiňuje, ale ani se pochopit nepokusí, protože není schopná tak rozsáhlé sofistikované práce. Ke skutečné konsolidaci veřejných financí či spíše minimálně zastavení exponenciálního růstu schodku státního rozpočtu je nutný zásah do celého společenského modelu týkající se nejen Ministerstva financí, i práce, sociálních věcí, ale hlavně tzv. zdravotně sociálního pomezí. Tato komplexní změna systému vyžaduje systematické a masivní zapojení vědecké komunity nestranických odborníků a v neposlední řadě taky spolupráci opozice. My, zaměříme se na předloženou reformu starobních důchodů, protože reforma největší části mandatorních výdajů tvořící systémový dluh se smrskla na změnu několika parametrů, nic víc.

Vy, já vím, že vy chystáte na podzim, že předložíte nějakou reformu, která se bude týkat pracovního zařazení, tak jak to bylo kdysi, že byly ty kategorie a tak dál, ale já si myslím, že by se to mělo tady tento problém nebo tento faktor by se měl podstatně více zohlednit a měl by se nějak tak intenzivněji zapracovat do celé té reformy.

Nevím, jestli...

Tento problém sledovali nebo studovali také v Německu, kde ty výsledky té studie jejich je, pokud jde o zaměstnání, jejich výsledky poukázaly na sedmiletý rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší pozici.

Kromě toho ženy vykazovaly větší rozdíly ve zdraví podle povolání, přestože zaznamenávaly menší rozdíly v naději na dožití.

Největší rozdíl byl zjištěn ve Finsku, kde muži i ženy ve vyšších profesních skupinách mohli očekávat, že budou 75 % svého zbývajícího života v dobrém zdraví, 47 % u mužů a 50 % u žen v nižších kategoriích. Ve Spojených státech a v Británii, to je studie z roku 2020, použili profesní skupiny k posouzení socioekonomických nerovností v naději dožití bez zdravotního postižení a dospěli k závěru, že v obou zemích mohou lidé z nejnižší profesní skupiny očekávat, že budou žít o 7 až 9 let méně bez zdravotního postižení než lidé v nejvyšší skupině ve věku 50 let. V Dánsku ve studiu z roku 2020 studovali rozdíly zaměstnání ve zdravé délce života, zjistili tytéž prakticky poměry. Populačně a věkově specifická úmrtnost podle pracovní pozice byla vypočtena pomocí evropským uznávaným, jakousi škálou, a jedná se o náhodný vzorek přibližně 1,2 milionu lidí, to je španělská studie, což představuje 4 % španělské populace, a obsahuje administrativní informace o jednotlivcích, kteří buď platí příspěvky prostřednictvím daní, nebo pobírají sociální dávky, jako je podpora v nezaměstnanosti nebo starobní důchod. Čili ta studie byla velmi intenzivní, konkrétní, konkrétně o zaměstnání, o nezaměstnanosti, kategorii povolání, veřejných důchodech a roce úmrtí, pokud už zemřel.

Objem starobních důchodů se zvýšil ve stejné době o 57 %, hrubý domácí produkt se zvýšil o 70 %. Je patrné, jak růst mezd a platů předstihuje růst objemu vyplacených důchodů.

Proč roste objem vyplacených důchodů podstatně pomaleji, než roste objem mezd a platů v ekonomice, by mělo především být předmětem zkoumání. Já si myslím, že ty poslední tři roky, kdy došlo k prudkému nárůstu důchodů, které byly navázány na inflaci, není možno zabírat do dlouhodobých trendů.

V podstatě také platí, že se část důchodu takto samofinancuje, respektive, respektive se vrací do jiné kapitoly státního rozpočtu.

Přitom úvaha o vývoji podílu důchodu na HDP rozhodně nemůže obejít ani problém budoucí inflace, která může zase vzrůst. Spolehlivost takové úvahy je tedy velmi diskutabilní.